Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Další návrh je B40 pana kolegy Stanjury. Stanovisko paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh. Tato změna se promítne ve specifických ukazatelích podpora regionálního rozvoje cestovního ruchu, přičemž navýšené prostředky se použijí výhradně k posílení alokace dotačního titulu č. 5 podpora místních komunikací. Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Paní ministryně?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám. Další návrh.

Paní ministryně?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Kdo je proti? Děkuji vám.